Také děkuji.

Také děkuji. Tím jsme se vyrovnali i s touto odpovědí na interpelaci a posuneme se dál, což je interpelace na prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, která je ovšem přerušena do přítomnosti prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 627. Zahajuji rozpravu. Pan poslanec je přítomen a připraven, takže prosím, máte slovo.

Je to poměrně zajímavá kauza, která u nás probíhá v klasickém mediálním tichu.

A já jsem od vás, pane premiére, obdržel odpověď, která byla velmi technická a velmi legislativní, nicméně neřešila tu situaci ohledně té vykradené zásilky, a po konzultaci s panem Riessem jsem vám zaslal nesouhlasné stanovisko a chtěl bych vás poprosit o odpověď, zda má Česká republika u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku přidělence, nebo alespoň nějakou úřední osobu, která zde zabezpečuje pro naše občany kvalitní servis a pomáhá jim především z hlediska naplnění všech principů práva na spravedlivý proces, rovnost před zákonem atd.

My jsme toto konzultovali se třemi právníky, a jak to je v tom špatném vtipu, tři právníci vyprodukovali pět právních názorů a pět různých cest, jak postupovat.

Pan Riess i já se proto přirozeně obáváme, že mafiánské praktiky solárních baronů již zasáhly přímo do Štrasburku. Děkuji vám za vaši odpověď. Pan premiér bude odpovídat.

Do jeho činnosti nemůže Česká republika ani jiný smluvní stát Evropské úmluvy o lidských právech zasahovat. Nemůže tudíž ani kontrolovat jeho fungování, soudu, a postup jeho soudců nebo zaměstnanců jeho kanceláře. Jediná možnost, jak může stěžovatel napadnout postup zaměstnanců kanceláře soudu, je obrátit se na tajemníka soudu, který za chod kanceláře odpovídá. Informace o podávání stížností jsou dostupné na internetových stránkách soudu, a to i v českém jazyce.

Česká advokátní komora, jak jsem byl informován, má ve svých řadách člena, který je připraven se svými kolegy advokáty konzultovat otázky spojené s podáváním stížností.

Děkuji.

Pan poslanec Volný. Takže prosím, pane poslanče, pokud máte zájem... Pane poslanče... Pane poslanče, pokud se neujmete slova, tak vám ho budu muset odejmout a rozpravu ukončit. My jsme se ve spolupráci s panem premiérem snažili zjistit jméno té instituce, která vytvořila ten dokument.

Takže my máme, abychom si to řekli, my máme kancelář pro zastupování, nebo pro lidská práva, která se věnuje tomuto soudu...